Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře.

Návrh na doporučení Ústavního soudu výrazně posiluje ověřování autenticity a projevu vůle petenta, a to prostřednictvím čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu, který petent uvede při podpisu petice.

Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

Prosím, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jak už řekl pan ministr, cílem zákona je především reagovat na blížící se přímou prezidentskou volbu a na výhrady, které zazněly mimo jiné od soudů, a na praktické problémy, které se objevily při té volbě poslední. Všechny body, které se týkají prezidentské volby, ústavněprávní výbor projednal a podpořil tak, jak byly navrženy vládou.